Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní zpravodajko, prosím, umožněte panu předsedovi klubu... Prosím, pan kolega Sklenák. Děkuji za slovo. Já jsem hlasoval pro tento návrh, když jsem zvedal ruku, bylo to viditelné, na výstupu z hlasování mám křížek, tímto zpochybňuji hlasování.

Ptám se, kdo je pro přijetí námitky.

Děkuji vám. Námitka byla přijata.

Po přijetí námitky znovu rozhodneme o tomto návrhu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.